Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Dostálová. Prosím, aby se ujala slova.

Předkládaná novela adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče. Nad rámec adaptace uvedeného nařízení je cílem návrhu upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, jeli určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, stanovit veterinární a hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě, zakotvit průkaz prohlížitelů zvěřiny a průkaz prohlížitelů včelstev, stanovit povinnost dotčených subjektů strpět zveřejnění informací nezbytných k ochraně zdraví lidí a zvířat prostřednictvím letáků nebo plakátů, zakotvit zvláštní opatření úřední veterinární závěry k zajištění živočišných produktů. V návaznosti na diskusi týkající se množíren psů dochází ke zpřísnění oznamovací povinnosti chovatelů, kteří chovají tři a více fen starších dvanácti měsíců, a dále ke zvýšení sankcí za porušení této administrativní povinnosti.

Další opatření jsou v této souvislosti připravena v rámci návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, který byl již projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v nejbližší době bude zařazen na program jednání vlády. V návaznosti na opatření ke zdolávání afrického moru prasat na Zlínsku se navrhuje zpřesnit a doplnit obsah mimořádných veterinárních opatření ukládaných orgány veterinární správy, stanovit kompetenci kraje odpovídající kompetenci obce, podílet se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, zpřesnit možnost poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených v důsledku zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro uživatele honitby a osoby obhospodařující zemědělskou půdu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji panu zpravodaji.

Já děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, já bych k novele veterinárního zákona, kterou zde projednáváme, rád řekl čtyři věci.

Česká republika má potenciál být v tomhle směru jedním ze světových lídrů.

Co mi už tolik pozitivní nepřijde, je změna, která se týká oznamovací povinnosti chovatelů psů. Ten počet je snížení z pěti na tři. A já si myslím, že byloli avizováno, že tato novela bude nějakým způsobem řešit problematiku množíren, tak tato změna ji neřeší. Ten problém není ve třech nebo ve čtyřech psech.